Hlasovali jsme pro ni samozřejmě i v souvislosti s tím, že přišla konečně zpět ta druhá část názvu. Nebyl to žádný komunistický svátek, jak vy jste tady někteří chtěli tvrdit, anebo někteří dokonce tvrdíte. Byl to svátek mezinárodní, byl to den studentstva. Já jsem byl také student, řada z nás byli také studenti, někteří, pravda, dříve, někteří, pravda, později, někteří jsme byli dokonce studenti, kteří poctivě studovali pět, šest či více let, někteří studovali jenom tu Plzeň pardon, dneska už třeba je to v pořádku v takovém řekněme zkráceném řízení, ale to už přinesl život. Kdysi se a za té první republiky se studovalo také, pokud vím, docela poctivě a vyžadovaly se ty znalosti. Nestačilo jenom přijít, zapsat se a za několik málo týdnů mít titul.

Já žádám všechny řečníky, aby, byť se může jednat o emočně náročnější téma, upravili svůj slovník a nepoužívali přihroublé výrazy. Nyní s přednostním právem pan předseda Mihola, připraví se pan předseda Laudát. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem neměl v úmyslu reagovat, ale musím, protože pan předseda Kalousek, vaším prostřednictvím, tady vědomě říká nepravdy. Já jsem si myslel, že když jsme probírali vysokoškolský zákon, že byl pouze tehdy mírně nekoncentrován nebo dekoncentrován.

A co se týká toho historického pojetí. Jsem historik, i když ne dvacátého století. Dal bych za pravdu těm, kteří říkají ano, Mezinárodní den studentstva má svoji historii a své opodstatnění historické.

Konzultoval jsem to s předními českými historiky, i oni nebyli jednoznačně odmítaví, ale přikláněli se spíše k tomuto názoru. Já v tomto smyslu skutečně dávám po diskusi i proto jsem byl pro to, aby se tady tyto návrhy pečlivě prodiskutovaly ve výborech, což se i stalo. Nevím, jestli je o tom pan předseda Kalousek informován, zdá se, že také ne. Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda Laudát, připraví se pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Jestli to někdo nepochopil, tak skutečně se nad sebou zamyslete.